Jeho odejmutí navíc nemusí nutně znamenat vyhoštění či nějaké další kroky. Je svrchovaným opakuji, svrchovaným právem státu, aby rozhodl o tom, komu a za jakých podmínek tento status přizná, a nevidím tedy nejmenší důvod k tomu jej ponechat osobám, které mohou být pro naši zemi bezpečnostním rizikem či které se dopouštějí závažných zločinů. Tyto dva příklady jsou naprosto alarmující ilustrací toho, kam až může vést odtržení od reality, odcizení se zájmům naší země a jejích občanů, které máme my všichni, kteří zastáváme veřejné funkce, občanů, které my tady máme hájit a zastupovat.

Nerozumím tomu, proč bychom měli k imigrantům přistupovat mírnějším způsobem než k našim vlastním občanům.

Odpověď pana ministra si troufám odhadnout. Ale kladu tuto řečnickou otázku proto, abychom si uvědomili absurditu toho, co jsme v tom návrhu mohli mít. Dobře si uvědomuji, v jak tíživé situaci se mohou mnohdy imigranti nacházet, a nejsem zastánkyní nulové tolerance vůči nim. Nicméně jsou jistá základní pravidla, která bychom po nich měli vyžadovat, a mezi ně musí jednoznačně patřit to, aby se vyvarovali snahy o podvádění a trestnou činnost. O této věci zde hovořím zejména proto, že pokud by se v rámci dalšího projednávání novely azylového zákona v Poslanecké sněmovně tady odehrálo to, že budou padat návrhy na včlenění uvedených či podobných návrhů do této novely, byl by to pro klub občanských demokratů jednoznačně důvod pro to, abychom zákon v dalších čteních ani na jeho konci nepodpořili. Ráda bych tedy zde od pana ministra vnitra Chovance slyšela určitou garanci toho, že by v takovém případě setrval na stanovisku svého resortu a postavil by se proti přijetí návrhů, které jednoznačným způsobem budou ohrožovat bezpečnost České republiky. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Černochové. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Koubek. Jestli dovolíte, vaším prostřednictvím k paní poslankyni Černochové, pokud se ji pokusím teď citovat. Vy jste řekla, že je tady obava, že by se pokoušeli získat azyl podvodným jednáním a čekají, že si toho nikdo nevšimne, v případě, že by to tam bylo včleněno. Ono je to, milá paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, ještě mnohem horší. Ten stav byl takový, že vlastně oni ne že nečekají, že si toho nikdo nevšimne, ale oni dokonce čekají, by čekali, že si toho někdo všimne a že to tomu státu bude jedno!

Nechápu ty blázny, kteří vůbec s tím přišli! Děkuji pan poslanci Koubkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Plzák.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat a přesvědčil jsem se o tom na jednání zahraničního výboru Ministerstvu vnitra a jmenovitě panu ministrovi za konzistentní postoj v této otázce, o kterém jsem se mohli přesvědčit. Tito lidé, by mě zajímalo, kolik mají doma ubytováno sociálně slabých nebo azylantů, které živí, přímo myslím ve své domácnosti. Řeknu jeden příklad.